Děkuji za slovo, já budu velice stručný. Chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu o podporu senátního pozměňovacího návrhu. Ta poslanecká verze novely veterinárního zákona je dobrá. Je v ní řada věcí, které jsou skutečně dobře udělané, jsou v ní i věci, které musíme schválit, jinak se dostaneme do částečných problémů, hovořil o tom pan ministr.

Veterinární správa s tím nesouhlasí, komora s tím nesouhlasí a navíc taková změna nepatří do veterinárního zákona, ale do zákona o veterinární komoře. Takže moc prosím, vážené dámy a vážení pánové, podpořme senátní verzi.

Nikoho nevidím, takže rozpravu končím. Nemáte zájem, pan ministr také nemá zájem. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.